Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu zákona. Zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 161, přihlášeno je 123 poslankyň a poslanců, pro 49, proti 60. Návrh nebyl přijat. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázat jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o přikázání k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako výboru garančnímu. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh žádnému dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalším výborům k projednání? Není tomu tak.